Návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky obsahuje pouze ustanovení, která jsou nezbytná k aplikaci nařízení o dozoru na vnitrostátní úrovni, přestože nařízení o dozoru je přímo proveditelným předpisem EU, organizace dozoru nad trhem s výrobky a jeho provádění je zcela v pravomoci členských států, proto některá ustanovení nařízení o dozoru, například povinnost členských států zřídit Ústřední styčný úřad, udělení pravomocí orgánů dozoru k zajištění spolupráce na vnitrostátní úrovni, musí být provedena ve vnitrostátním právním řádu.

Děkuji. Děkuji, pane ministře, a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jiří Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, milá vládo.

Přestože je nařízení o dozoru přímo použitelným předpisem, je nutné některá ustanovení provést do vnitrostátního právního řádu.

V průběhu přípravy implementace nařízení o dozoru bylo na základě konzultací s dotčenými rezorty a orgány dozoru a zástupci hospodářských subjektů rozhodnuto o zpracování nové právní úpravy, která by sjednotila dozor nad trhem s výrobky, upravenými předpisy EU uvedenými v příloze 1 nařízení o dozoru. Přijetí nové právní úpravy bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější varianta implementace s ohledem na zajištění přehlednosti a srozumitelnosti právní úpravy a s ohledem na působnost nařízení o dozoru. Jako nejvýznamnější aspekty lze uvést stanovení pravomocí orgánů dozoru nad trhem s výrobky tak, aby všechny orgány dozoru měly stejný minimální soubor pravomocí při dozoru nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry, které jsou v souladu s pravomocemi orgánů dozoru v ostatních členských státech, dále stanovení opatření, která mohou orgány dozoru přijímat v případě porušení předpisů a která jsou jednotná pro všechny orgány dozoru, a v neposlední řadě stanovení sankcí za nedodržení povinností, které ukládá nařízení o dozoru.

Neobsahuje tedy žádná ustanovení, která by šla nad rámec nezbytného rozsahu adaptace.

Nejdůležitější úpravou je úprava účinnosti návrhu zákona, nově se navrhuje nabytí účinnosti dnem vyhlášení, protože jak už tady bylo zmíněno panem ministrem, adaptační lhůta již uplynula. Děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů, a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Petr Vrána. Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Budu velmi krátká.

Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně, váš návrh jsem zaznamenala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Dovolte, abych zdůraznil některé aspekty, důležité aspekty návrhu zákona o dozoru nad trhem s výrobky. Jak již tady bylo řečeno, cílem návrhu je zajištění implementace nařízení Evropského parlamentu.

Zapojení do informačních a komunikačních systémů na evropské úrovni, sledování vývoje na trhu, aplikace principu analýzy rizika a transparentnosti vůči spotřebitelům a hospodářským subjektům a jejich informování vedle ochrany spotřebitele plní dozor nad trhem s výrobky významnou roli i v oblasti volného pohybu zboží a také konkurenceschopnosti na trhu, neboť postihuje ty hospodářské subjekty, které nerespektují požadavky právních předpisů pro uvádění výrobků na trh. Tím takové hospodářské subjekty mohou získávat neoprávněnou konkurenční výhodu nad hospodářskými subjekty, které důsledně právní předpisy dodržují a spolupracují s orgány dozoru. V České republice existuje soustava orgánů dozoru nad trhem s výrobky, jejichž dozorové kompetence a pravomoce jsou stanoveny zvláštními předpisy.